A mám ještě jednu konkrétní poznámku. Zajímalo by mě, proč byly do výčtu obsaženého v zákoně zařazeny právě ty vyjmenované státní svátky a ostatní svátky a ne i ty další. Obávám se, že když se zákon nebude vztahovat na všechny státní svátky a na všechny ostatní svátky ve smyslu zákona o státních svátcích, bude to pro veřejnost matoucí. To samozřejmě jen v případě, že tento návrh bude schválen. To, jak jsem již zmínila, bych nepovažovala za příliš šťastné. Další vystoupí pan poslanec Mihola a po něm se připraví pan kolega Laudát. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, většinou je mým zvykem vyslechnout si názory předřečníků, pak na ně moci trošku reagovat.

My se domníváme, a to je pro nás hlavním argumentem, že by to vedlo k lepšímu skloubení rodinného a pracovního života těchto zaměstnanců, a k tomu se v naší politice rozhodně hlásíme. Je potřeba si uvědomit, že převážně prodejní řetězce zde mají velkou sílu a je potřeba také stanovit určitá pravidla a určitý řád. Koneckonců nějaký řád tady fungoval i v rámci společnosti, když se ohlédneme do minulosti. V řadě evropských zemí, které jsou na tom hospodářsky, řekl bych, o hodně lépe než my a kde se můžeme jenom inspirovat, mají rozhodně rozvinutější svobodný trh, jsou prodejní doby regulovány a není to vnímané jako nějaké jho, omezení či zásah do podnikání, jak tady z mnoha stran teď bylo slyšet.

A regulace je ať už na úrovni státní správy, nebo samosprávy a omezení se týká zejména regulace prodejní doby o svátcích, někde případně i o nedělích, nebo dokonce i o sobotách. Ale samozřejmě existují zase různé výjimky, které tato nařízení prolamují.

Dá se předpokládat, že dopad na ekonomiku nebude negativní, ale možná spíše pozitivní.

Určitě i v rámci volnočasových aktivit, které se budou o těch svátcích nabízet a se kterými se v těchto dnech počítá, tak budou povzbuzením především v oblasti rozvoje cestovního ruchu a dalších podnikatelských aktivit. Důležitým aspektem bude i to, že zatímco ty velké obchody, řetězce, supermarkety jsou soustředěny především ve velkých městech nebo ve městech, tak tady ty další podnikatelské aktivity budou podporovány napříč naší zemí. Přestože obecně tedy podporujeme... A chtěl bych ještě zdůraznit jeden aspekt, který tady možná nezazněl.

Tak já jsem takového dojmu nenabyl a opravdu jsem se neptal nějak formálně, dvou tří lidí, ale na několika místech a několika desítek lidí. Takže troufám si zde říct, že zaměstnanci tuto změnu vítají. A přestože tento návrh podporujeme, tak na něm vidím i určité slabiny. Předřečnice tady zmiňovala, nebo položila takovou vlastně řečnickou otázku, proč jenom vybrané svátky.

Opravdu, když tady byly ty řeči o tom socialismu, tak ať se nikdo nezlobí, domnívám se, že země jako Německo a Rakousko, ano, i ony mají své slabší stránky, ale až budeme aspoň na jejich úrovni, tak...

A úplně na závěr. On pak přijde zase ve třetím čtení a bude tady rozdávat rozumy a moralizovat. Tak já jsem chtěl jenom trošičku připomenout, že je trošku překvapivé, že tady s tímto návrhem nepřichází poprvé nemůžu říct ani koalice, protože ANO možná v tom bude mít volné hlasování, nebo nejdříve se klonilo jako že ano, a teď se spíš zdá podle vystoupení některých že ne.

Zákaz prodeje ve svátek by měl podle něj platit pro obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních, nad čímž se mnozí tady také podivovali už dříve, i dnes, s tím argumentem, že podobná omezení už platí ve většině sousedních států, a záměr šéfa svého poslaneckého klubu podporuje i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Ale možná že tehdy tady u toho také pan předseda Kalousek nebyl, tak jako tady chybí teď.